Ano, všechno mohlo být.

Že potom došlo ke změnám vlád a Fischerova vláda to jaksi, řekněme, zahodila, tak v té době se paradoxně ODS postavila na stranu solárů, kdy zablokovala přípravu změn.

Zkusme, já bych se vůbec nebránil paralele možné vyšetřovací komise v rámci solárních baronů, a podívat se na to opravdu, jak kdo tehdy rozhodoval a hlasoval. Možná by to taky tuto společnost zajímalo, aby lidé věděli, kde ty miliardy vlastně končí a kdo byl na začátku tohoto problému a jak probíhal.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jenom abych tady reagoval na pana poslance Luzara vaším prostřednictvím.

Pane poslanče, máte slovo, vaše dvě minuty.

Ano, vystupovali pro to, protože tehdy v tom záměru bylo, že ty soláry by měly být v malém, měly by se nějak šířit a podporovat. I dobrý zákon může být zneužit a i pod dobrý zákon se můžeme podepsat jako komunisté a podepsali jsme se pod to. Problém nastal jeho dalším vývojem a zneužitím. A když to tady citujete, tak já bych si dovolil taky citovat: